Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny Chtěl bych vám připomenout článek 4 bod 1 volebního řádu, který říká, že Sněmovna schvaluje ověřovatele nominované na základě parity tak, aby jich měla nejméně deset. Konstatuji, že k dnešnímu dni bylo ustaveno sedm poslaneckých klubů, a logické by tedy bylo, aby Poslanecká sněmovna v tomto volebním období měla čtrnáct ověřovatelů.

Nikoho nevidím, rozpravu tímto tedy končím.